To, že to stojí peníze, a to přes rekordní navyšování rozpočtu pro školy za posledních pět let díky vládě hnutí ANO a sociální demokracie, to je jasné. Proto varuji před veškerými úvahami, že by se snad v tomto ohledu mělo něco škrtat. Třetina z těch 6 miliard, které pořád zmiňuje, jde právě na speciální školy, na náročnou výuku v rámci speciálních škol, a ještě je to tak, že speciální školy volají: ještě chceme naopak tyto finance pro děti a jejich úspěch navyšovat.

Takže spoléhat se na ně, ale sebrat jim peníze, nebo je dokonce vyhodit, to věřím, že takto to pan předseda Okamura nemyslel. Přeji dobrý den. A pak s přednostním právem je připravena nebo se připraví paní ministryně Maláčová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale je také nutno dodat, že do Bruselu ročně odvedeme zhruba 80 mld. méně, než dostaneme. To znamená Česká republika každý rok, pokud odečteme to, co jsme tam odevzdali, dostane zhruba 80 mld. navíc.

Ale potom ty jednotlivé priority těch států si domlouvá vláda toho či onoho členského státu s Evropskou komisí, dojde k dohodě a potom ty peníze jsou čerpány na ty konkrétní projekty. To znamená členský stát, potažmo vláda, např. i vláda České republiky, má obrovské možnosti, pravomoc a prostor pro to, aby si dohodla s Evropskou komisí, kam konkrétně ty prostředky budou směřovat. Já si nemyslím, že všechno je špatně.

To si nemyslím, že jsou špatné projekty. Ale je pravda, že zejména díky našemu postupu, vnitrostátnímu postupu a postoji spousta peněz je vynaložena naprosto špatně.

Tak paní ministryně, máte neomezené slovo. Děkuji, pane předsedající.

Tak to byl jeden důsledek. To neznamená, že šetřit se nemá, ale nemá se šetřit na špatném místě. To je opravdu skutečně potřeba dodržovat a rozlišovat.

Jsou to investice do lidí a do infrastruktury v sociálních službách. Sociální služby nejenom v té první vlně, ale zejména v té druhé vlně odvádějí velký kus práce. Myslím si, že jsme během první vlny sociálním službám práci maximálně ulehčili, a ještě lepší zpráva je, že státní rozpočet na tuto skupinu statisíců lidí ještě více pamatuje.

A 10 % je výborná zpráva, je to jedno z největších navýšení vůbec.

Samozřejmě chceme nad rámec toho investovat ještě 3 mld. z evropských peněz, z tzv. programu React.

Já si myslím, že to je velmi slušné navýšení.

Přestože jde o velký podíl, obrovský podíl kapitoly důchodů na státním rozpočtu, stále se u nás velká část zejména starobních důchodců nemá dobře, a to zejména kvůli výjimečné inflaci.